156.

Doručeny byly 9. července tohoto roku. Zeptám se paní ministryně, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, návrh novely, která nám zde leží na stole, jedná se o zákon o podpoře regionálního rozvoje, je již ve třetím čtení. A tady bych ráda zmínila, že tento zákon je nezbytný pro vytvoření podmínek v oblasti regionálního rozvoje, ale také pro nastavení implementační struktury programů Evropské unie v současném programovém období. Dotýká se působnosti řady ústředních i územních správních úřadů. Ráda bych vás samozřejmě v závěru požádala o podporu pro jeho přijetí. Část zaměřená na podporu regionálního rozvoje sleduje vytvoření podmínek pro zlepšení přípravy a využívání strategických celostátních i regionálních dokumentů. Část, která je zaměřena na politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti, obsahuje návrhy na přesnější vymezení působností a vytvoření podmínek pro nastavení implementační struktury programů Evropské unie včetně zákonného ukotvení koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj, resp. národního orgánu pro koordinaci. Po vyjednávání operačních programů s Evropskou komisí bylo upuštěno od vytvoření podmínek pro další působení regionálních rad regionů soudržnosti. Tato věc zde byla již několikrát mnou sdělována.

Mnozí z nich jsou bývalými zaměstnanci regionálních rad. Z pohledu předkladatele vládního návrhu novely podporuji pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 120 z 25. schůze konané dne 10. června 2015. K pozměňovacím návrhům uvedeným v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se vztahují také pozměňovací návrhy paní poslankyně Fischerové. V prvním z nich, označovaném jako B1, je navrhováno zrušit bod 2 usnesení garančního výboru, který hovoří o ukončení činnosti regionální rady poté, kdy Evropská komise uvědomí Českou republiku o uzavření regionálního operačního programu. Tento návrh, a zde bych velmi ráda zdůraznila, ve znění, které bylo předloženo, ve znění, které bylo předloženo paní poslankyní, nemohu podpořit.

Ve druhém pozměňovacím návrhu paní poslankyně Fischerové, označovaném jako B2, je navrhováno v bodu 6 usnesení garančního výboru zrušit v § 18 odstavec 17, který upravuje odpovědnost města za škodu způsobenou při výkonu činností zprostředkujícího subjektu operačního programu. Zde musím zdůraznit, že rozsah a způsob výkonu této přenesené působnosti včetně vazeb na činnosti vykonávané v samostatné působnosti města nejsou především s ohledem na přímo použitelné úpravy, které jsou obsaženy v nařízeních EU, srovnatelné s přenesenou působností zabezpečovanou městy v jiných agendách státní správy.